Já bych chtěl reagovat na kolegu Kasala, kdy se nám rozmohl takový velmi diskutabilní způsob vedení debaty, kdy si, prostřednictvím pana předsedajícího, nejprve vymyslíte argument, který vůbec nepoužíváme, a pak ho rozcupujete. My víme, že české porodnictví je světová špička z hlediska kojenecké úmrtnosti a podobných věcí. Současně říkáme, že z našeho pohledu je namístě rozšířit služby domácí poporodní péče, například po propuštění do nemocnice. Takže já nerozumím tomu, proč tvrdíte, že tady útočíme na české porodnictví, když jsme neřekli proti kvalitě porodů v nemocnicích jediné křivé slovo.

Tak prosím nepoužívejte tyto lživé argumenty! Děkuji.

Chceme opravdu zajistit a nabídnout to, že doma těch několik návštěv mít budou. To je celé a to, že si lidé stejně vyberou podle svého, je prostě fakt.

Já předpokládám, že budu tady dneska naposledy.

Tak mně řekněte, jak to centrálně uděláte. To je první věc.

A vy tady říkáte, že se nedotýkáte toho, jak bude kvalitní péče.

To jsou ty věci, o kterých vy nechcete slyšet, a to, co říkal i pan docent Svoboda: my se tady bavíme o odborných věcech a o tom, co někdo chce. Tak ano, v tom případě, jestliže to potom ti lidé budou chtít a budou chtít takovouhle péči, tak se pak bavme, jestli to tedy potom budou platit, protože my všichni platíme zdravotní pojištění a je naše právo, jak se budeme léčit, ale v té chvíli, kdy vy si ho určíte jinak, tak ten dotyčný by si to měl zaplatit!

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také už vystupuji naposledy k této věci. Chtěl jsem zareagovat na kolegu Kasala, který zase nám podsunul, že my si něco přejeme. Ne, situace je taková, že ženy odcházejí z porodnic dříve, to je reálná situace. A my říkáme, pojďme jim aspoň nabídnout tu službu, aby měly lepší domácí péči.

Doufám, že už jsem tady také naposledy.

Jsou takové, které to chtějí dělat. V okamžiku, kdy to vytvoříme zákonem, budou to muset všechny dělat. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pavla Staňka. Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

Neřešíme to, jestli to je pro ně dobré, nebo špatné, ale prostě máme tu moc hlasovat, tak budeme hlasovat bez ohledu na dopady! Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pane předsedo, máte slovo.

A už to vypadalo, že jim to nakonec dovolíme nebo dovolíme, že to prolobbují.